Takže máte čas. Jenom dvě krátké poznámky na váženou paní ministryni. Za prvé je třeba rozlišovat mezi poslaneckým návrhem, který předložil poslanecký klub Občanské demokratické strany, a senátním návrhem. Některé věci, o kterých jste hovořila, tam byly opraveny. Takže jenom je férové na ten mikrofon říkat reálné a pravdivé věci, protože ten senátní návrh, který se vrátil k navýšení důchodů, byl opraven a není úplně přesné to, co jste tady říkala. Také není pravda, že bych se třeba já někdy vyjádřil, že důchodová komise nepracuje. Já jsem pouze řekl, že mám pocit, že ten formát, který jste zvolila, není úplně optimální. A z té diskuse to vyplývá, ale i z názorů mnoha členů důchodové komise, protože ve formátu 44 lidí se ta diskuse vede velmi složitě. Také je třeba, abyste zaznamenala názory některých členů důchodové komise, že když už je to tak dobrá platforma, tak by bylo dobré, aby se tam některé návrhy například na zvýšení důchodů, aniž bych zpochybňoval zvyšování důchodů aby se tam také do té důchodové komise dostaly, aby se k tomu mohli seriózně vyjádřit. Já už jsem to tady řekl někdy minulý nebo předminulý týden: Na první stránce vašeho programového prohlášení stojí, že chcete důchodovou reformu.

Nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Kateřina Valachová a potom do obecné rozpravy ještě pan předseda Michálek. Faktická poznámka ke stávající důchodové komisi.

Podotýkám bez ohledu na předchozí koaliční uspořádání nebo opoziční uspořádání v minulých 15 letech.

Ten nebyl samospasitelný. Potřebovali jsme hlubší zásahy. Zásahy, které vznikly za doby pravicových vlád pod vedením ODS, se týkaly tzv. malé, podle mého soudu nepovedené důchodové reformy a nedokončené velké důchodové reformy. Nedokončené. Takže byla bych ráda, kdybychom se vrátili k věcné debatě, a nejenom na půdě důchodové komise, ale také tady se snažili o to, abychom demografický vývoj, který je samozřejmě nezvratný, zvládli. A poslední poznámka. Jistě víte, vážení kolegové prostřednictvím předsedajícího, že v tuto chvíli se vláda musí vypořádat s tím, aby splatila dluhy směrem ke stávajícím důchodcům z hlediska výše jejich důchodů.

Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek se omlouvá od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Děkuji za slovo, budu reagovat na vystoupení paní poslankyně Valachové. Souhlasím s tím, že ty změny musí dofinancovat stát.

A naopak ty, které byly, jste zapojili do rozpočtu už v prvním kvartálu letošního roku.

Kdy Ústavní soud nás vlastně k tomu zavázal, abychom takovou reformu přijali. A my jsme jenom implementovali rozhodnutí Ústavního soudu.